Ty počty jsou úplně jednoduché při respektování principu tajné volby. Předpokládám, že poslanecký klub volí svého zástupce, když ho nominuje. Je to legitimní, logické.

Ale i kdyby ho volili všichni, tak 11 a 19 je 30. Třicet, pane premiére.

To jenom k vysvětlení.

Proto i po mediálních vyjádřeních například pana premiéra přicházíme s tímto bodem a pevně věřím, že přesvědčíme většinu Poslanecké sněmovny a tato většina napraví chybný krok, který podle našeho silného názoru Sněmovna v pátek udělala.

My navrhujeme, aby to proběhlo v souladu s těmito principy, tzn. tajně. Pokud by někdo navrhoval jiný způsob volby, tak náš klub bude hlasovat proti veřejnému hlasování. Protože je demokratickou výsadou hlasovat o personálních věcech tajným způsobem a tuto demokratickou výsadu nechceme ztratit ani v případě pana poslance Ondráčka a této volby.

Chci říct některá nehorázná vystoupení z pátku, abych se nedotkl všech pátečních vystupujících. Jenom doplňuji, jednalo by se tedy o dvě hlasování o zařazení bodu, a pak o zařazení pevné jako prvního bodu dnešního jednání. Vystoupení pana Stanjury vyvolalo několik přednostních práv. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, mám jiný návrh.

A musím říci, že jsme těsně před hlasováním, protože v podstatě tam jsou, tuším, dva diskutující. Tento bod byl přerušen. Byl přerušen kvůli volbě, tuším, Rady ČTK nebo něčeho takového minulý týden, a jak já tady sleduju tu rozjitřenou debatu, tak by se o tom možná hlasovalo asi až za měsíc, protože uvidíme, jak to bude zítra. Chtěl jsem vás poprosit, skutečně je to bod, který může trvat jenom pět deset minut, než to prohlasujeme. Dokonce náš poslanec Bojko z toho důvodu stáhl přihlášku do diskuse, kterou tam ještě měl, do obecné rozpravy.

Tím nijak nebráníme tomu, aby se projednávaly jiné body. Je to na chviličku. Ale rádi už bychom, aby se o tom začalo diskutovat. Děkuji vám, pane předsedo. S náhradní kartou číslo 1 bude hlasovat pan ministr Stropnický.

Je to bod číslo 14, sněmovní tisk 40. Další s přednostním právem pan předseda Faltýnek, připraví se pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka, poté pan předseda Bělobrádek. Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Možná i pro oživení paměti nás všech, protože v politice je ta paměť velmi krátká, aspoň u některých. Nicméně mi dovolte ještě jednu malou glosu ke způsobu volby, resp. odvolání.

Ať každý vidí, jak kdo hlasuje. A nevím, jako co je na tom nedemokratického, odvolávat někoho veřejně. Víte všichni, že těch kontrolních komisí v Poslanecké sněmovně je devět.

Subjektů ve Sněmovně je devět. Byly před námi v podstatě dvě možnosti, jak rozdělit předsednictví těchto komisí. Buď podle výsledků voleb, anebo paritně, každý jeden. Žádného předsedu. Zůstalo osm subjektů na devět pozic.

Tabulka moje, Faltýnkova tabulka. Poprosil jsem všechny ostatní subjekty ve Sněmovně, aby se dohodly na rozdělení komisí.